Všechny vás tady vítám.

To jsou poslanci.

Pan poslanec Jeroným Nyní se budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze.

Místopředseda vlády se dostavil, takže podle jednacího řádu máme splněné všechny podmínky.